Děkuji.

Prosím, máte slovo.

Já budu velmi stručný.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

A teď moje otázky.

Kolik bude stát výstavba plánovaného objemu plynových zdrojů tepláren či elektráren? Odkud tento plyn budeme dovážet? Odkud tedy? Je v tomto smyslu plánovaná nějaká kvalifikovaná studie, anebo to zkusíme jen tak na první dobrou a uvidíme, jak to dopadne? To jsou moje otázky.

Já teď tady nemám, protože jsem nevěděl přesně, na co se budete ptát, úplné detaily, ale co se týká plynu, tam se obávám, že se nevyhneme tomu plynu v následujících letech.

Tam právě nás bude čekat ta řekněme přestupová doba plynu.

Umíme centrální vytápění, mají ho i jiné země, například severské země, pouze musíme přejít na jiný zdroj, a to uhlí po nezbytně nutnou dobu bude určitě zajímavým. V tuto chvíli předpokládáme, že podpora pro následujících řádově 10 let bude asi 50 miliard korun v rámci teplárenství, kde znovu říkám, bude i ten plyn.

Ale v každém případě stojí za to, vždycky zmínit všem těm, kteří nás upozorňují na vazbu na tu či onu zemi, že samozřejmě na plynu Evropa je závislá, na Rusku dneska.

Děkuji za odpověď.